Otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy? Není tomu tak. Pokud se již tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím zpravodaje garančního výboru, pana poslance Letochu, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, procedura je velmi jednoduchá. Děkuji, pane zpravodaji. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.